Také děkuji, poznamenal jsem si bod Kompenzace podnikatelům v Českém Švýcarsku, jako první bod schůze ho navrhujete.

Dobrý den, kolegyně a kolegové.

My za to nyní zodpovídáme.

Zkrátka že ministr předsedající země přijde s prioritami, které pomohou překlenout dnešní složitou situaci v zemědělskopotravinářském sektoru, a pokusí se objasňovat situaci, zavede novou diskusi, která je potřeba a která by měla směřovat k omezení evropsky sebezničující zelené politiky.

A vysvětlím proč.

Takže pokud si přečtete ovšem zahraniční tisk, který je zaplať pánbůh dostupný dnes už za úplatu i na internetu, tak zjistíte, že stávky zemědělců neprobíhají pouze v naší zemi, ale probíhají i v jiných zemích, probíhají v Dánsku, v Holandsku, naposledy byly velké stávky ve Francii, přesto, že tyto země se mnohem více zajímají o tento resort a mnohem, mnohem více pomáhají a podporují svoje zemědělce, více než u nás, protože vědí, jak je produkce potravin pro jejich obyvatele důležitá. Protestují proto, že mají pocit, že to je málo, že dochází k devastaci tohoto oboru, a volají po tom, aby jejich politici se jich zastali a aby zástupci jejich vlád za ně bojovali. A jejich politikové to udělali.

A jakpak se náš pan ministr Nekula zachoval? Jak reagoval na požadavky zástupců těchto zemí?

Zdá se, že se totiž zase stalo velké nic, ale tentokrát se pan ministr spletl.

Je to on a tato vláda, která svými kroky zajistí nedostatek potravin, zajistí hlavně finanční nedostupnost potravin pro naše občany a zařídí nám vyšší závislost na dovozu, zajistí vyšší ceny nejen potravin a nechá padnout řadu našich producentů a zpracovatelů.

Poradním sborem ministra by měly být všechny profesní zemědělskopotravinářské organizace a myslím si, že ministr by měl hovořit především s odborníky, kteří tyto organizace zastupují anebo jsou z oboru, kde mají prokazatelné výsledky.

A pokud by tomu tak bylo, tak by nemohlo přece ministerstvo zemědělství plodit nesmysly, které poškozují celou českou ekonomiku, a tím i naše občany, a co hůře, nakonec poškozují celou Evropu.

A ještě jedno memento na závěr.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající.